Děkuji paní ministryni spravedlnosti Heleně Válkové. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré skoropoledne, nebo poledne přesně, dámy a pánové.

Tento tisk číslo 45 novelizuje tři zákony.

Návrh zákona předkládá vláda, resp. Ministerstvo spravedlnosti. Byl doručen poslancům 3. prosince minulého roku. Návrh zákona uvádí české právo v soulad se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, a to za prvé o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, za druhé o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii a za třetí o právu na informace v trestním řízení.

Děkuji za pozornost. Prvním přihlášeným je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já nenavrhnu zamítnutí nebo vrácení k přepracování, protože jsem připraven tak jako v minulých letech to přepisovat na půdě ústavněprávního výboru a nevidím v tom žádný zásadní problém. Na druhou stranu chápu, že paní ministryně je v resortu týden a neměla dostatek času se s materií seznámit. Je to něco, co připravovali její předchůdci. Ty věci spolu nemají vůbec nic společného. Naprosto nechápu, proč se to jmenuje trestní řád. Proč první je trestní řád, když ty zásadnější změny jsou v trestním zákoně, který z nějakého mně nepochopitelného důvodu je dán až na druhé místo, takže to vypadá, že to je vlastně procesní norma, přičemž ty zásadní změny se dělají v hmotné normě, atd. Jsou tam namíchána práva podezřelých v pořádku, asi je třeba řešit. Takzvaná obrana před dětskou pornografií, která tedy tvrdím, že je napsaná tak strašidelně, a to dokonce v rozporu s tou směrnicí, že za tohle fakt může jít sedět úplně každý v téhle zemi.